A jak to všechno dopadne?

Ale toť otázka, jestli to všechno zvládneme.

Takže spíš ta otázka zní: Může Česká republika v Evropské unii vyjednat nějaké povolenky a zastavit tohle šílenství?

No, uvidíme.

My máme předsednictví, bude nová vláda.

Dobrý den. Vážený pane premiére, na úvod si dovolím konstatovat několik faktů a poté položím i otázku samotnou.

Chtěl bych vás také poprosit, abyste nestrašil.

Mám to tady napsané.

Slovo má pan premiér Andrej Babiš.

A pokud jste tady citoval nějaké automobilky, tak možná byste mohl vědět, že v Čechách máme Škoda Auto.